A nezlobte se na mě, a já věřím, že byste udělal to samé, kdybyste byl na místě ministra, že pokud se vám prostě nelíbí nějaký závěr, který je vytržený z kontextu, tak se ozvete.

Určitě jsou to ambiciózní cíle, jsou to přísnější než evropské cíle. V některém případě myslím, že to není špatně, že jsme měli ambiciózní cíle. Nikdo nezpochybňuje právo na jejich názor, ale prosím, ať nikdo nezpochybňuje právo na názor MŽP.

Já prostě mám jiný názor. To si myslím, že není žádný útok. Pane ministře, já jsem tu interpelaci podal dvakrát dneska. Mimo jiné také proto, abych zdůraznil, že vy i pan premiér dneska jste významně zpochybnili závěry NKÚ.

Já to znám.

Určitě zmíním.

NKÚ říká, že má nejistotu v tom, jestli všechny ty cíle budou splněny.

Nevím o tom, že by se něco takového stalo v tom závěru. A znovu říkám, my jsme významně nezpochybnili ty závěry.

Měli jsme na to různé názory, ale v tomto případě jsem se musel opravdu hlasitě ozvat. Podobně jsem se ovšem ozval asi před rokem, kdy NKÚ dělalo audit peněz, které byly vynaloženy na ochranu přírody, a dospěli k názoru, že za ty peníze, které byly vynaloženy, tak se jim zdá, že třeba ten počet druhů včetně motýlů klesá rychle.

Proto jsme říkali, držme se faktů. Ty peníze byly vynaloženy, já jsem pevně přesvědčen, dobře a neznamená to, že zpochybňujeme vůbec schopnost NKÚ nějaké věci prověřovat, včetně na obcích. Jenom k dílčím závěrům a především k formě podání těch závěrů v tiskové zprávě jsme se ozvali. A to jsou dvě věci. Děkuji. Mám tady omluvu pana ministra Jana Kněžínka do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Děkuji vám, pane předsedající. Vážené členky, členové vlády, vážený pane ministře, v mém případě se jedná o ryze věcný dotaz bez jakéhokoli politického kontextu.

Jedná se o lék, který při dlouhodobém nepodávání u těchto pacient skutečně může zásadním a v některých případech i fatálním způsobem zhoršit kvalitu jejich života. V případě toho, že není dlouhodobě aplikován, skutečně může vést v krajních případech třeba i ke stavům blízko sebevražedným pokusům a podobně. V tomto případě se jedná o věc, která je opravdu velmi nepříjemná, protože všichni víme, že pacienti, kteří berou antidepresiva, jsou stále ještě mnohokrát společensky stigmatizováni a tato nemoc, a ona to nemoc je, nebývá často ve většinové společnosti vnímána jako rovná s ostatními nemocemi, na které je potřeba aplikovat léky, a mnohokrát právě dochází i k tomu, že tito lidé se sami vlastně za toto onemocnění stydí a bojí se ozvat. Chtěl bych se vás, vážený pane ministře, zeptat, zda Ministerstvo, případně pak Státní ústav pro kontrolu léčiv hodlá přijmout nějaká opatření, aby u tohoto konkrétního léku ale mediálně jsme zaregistrovali u skupiny těchto léků k výpadkům nedocházelo, protože skutečně a jednoznačně se tady jedná o zhoršení kvality života lidí, kteří jsou vážně nemocní, a je i v zájmu společnosti, aby se účinně léčili. Děkuji vám. Poprosím pana ministra o odpověď.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, toto skutečně je velmi zásadní a závažné téma.

Bohužel. Ve Francii za posledních pět let se desetinásobně zvedl počet výpadků.

My se snažíme ji řešit tak, jak je to možné, pokud to tedy možné je. Těch možností je několik, pokud tedy jsou k dispozici. Například v případě Digoxinu jsme to řešili tím, že jsme se dohodli s tím výrobcem, že doveze cizojazyčnou šarži léků ze Slovenska.